První část, kterou teď projednáváme, já ji pracovně nazývám kamarádská část, je část smlouvy, která je součástí té ucelené dohody, tak jak se tyto smlouvy předkládají, tzn. obsahuje jak meritorní, tak věcnou část, ale neobsahuje obchodní část. Obchodní část je vyčleněna a dána jako samostatný materiál k projednání. Toto má svým způsobem vytvořit dojem určitého snazšího průchodu těchto smluv v rámci projednávání. Upozorňuje na to článek 10 této smlouvy, který hovoří právě o obchodních záležitostech. A v této smlouvě se také hovoří o tom, že schválením této dohody o strategickém partnerství se tyto strany zavazují pokračovat v obchodních jednáních a cituji strany spolupracují s cílem podpořit udržitelný rozvoj, růst vzájemného obchodu a investic k oboustrannému prospěchu, jak stanoví komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci. Jinými slovy, vytváří předprostor, předpolí schválení dohody obchodní, tzn. té obchodní CETA. To je taky důvodem, proč považuji tuto smlouvu za součást uceleného celku smlouvy mezi Evropskou unií a Kanadou, která byla uměle rozdělena, aby vytvářela tady tento dojem snazšího přijetí po tom, jak velice tvrdě narazila smlouva TTIP.

Pan ministr zahraničí Zaorálek již tady jednou řekl, že ale bohužel neobsahuje věci týkající se třeba vízové povinnosti.